Děkuji za slovo.

Paní ministryně neopomenula zdůraznit, co vše dokázala vláda, jejíž je členkou, ale už jste, vážená paní ministryně, zapomněla reagovat na to, že vaše vláda neřeší dosahování strategických cílů. Předkládáte nám tady účet státní závěrečný účet.

Čemu jsem se věnovala, bylo máme nějaký demografický vývoj.

Vůbec to není jenom věc samotných důchodů.

A to mi přijde, že není namístě. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo. Chtěl bych poděkovat paní ministryni, že vystupuje v rozpravě. Já si toho vážím, že je možné vést debatu. A pokusím se samozřejmě, abychom to stihli dneska dohlasovat.

A my máme za to, že takovéto jednorázové příjmy je lepší používat skutečně účelově vázaně, na což byly původně zamýšleny, to znamená především na výstavbu infrastruktury, odstraňování starých ekologických zátěží a případně na řešení problémů důchodového systému. A tady se prostě jednorázově zvedl příjem státního rozpočtu.

Druhá věc.

Děkuji. Chtěl bych paní ministryni především poděkovat, že vystoupila ještě v rozpravě, že můžeme na sebe reagovat, a ne až v závěrečném slově. Nicméně chtěl jsem se vyjádřit ke dvěma věcem v rámci času, který mám, které tady řekla.

Je to, jako kdybyste v životě... vám zaměstnavatel, paní ministryně, zvýšil plat, a přesto vám rostly výdaje víc, než vám rostlo zvýšení platu, takže byste se museli zadlužovat na to, že jdete do restaurace, na vaše životní náklady.

Ano, je pravdou, že když byl deficit v rámci důchodového účtu, tak se využívaly tyto jednorázové příjmy na dorovnání deficitu. Ale minulý rok jsme přece byli v úplně jiné situaci. Nebyl deficit důchodového účtu. A teď nám chybí! Teď nám v letošním roce chybí! To je druhá věc. Ale vy jste vaše vláda skutečně nepřispěli ani korunou ke snížení celkového objemu státního dluhu.

Děkuji. Nikoho v sále nevidím. Rozpravu končím.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Myslím, že to určitě zvládne, a budu se věnovat čistě jenom obsahu. Prosím, abychom je hlasovali samostatně.